Jak to víte? Přece každý máme svou svobodnou vůli. A to znamená, že jestliže budu a teď mě neberte za slovo třeba člen ODS, to neznamená, že když přijde k volbám, je musí volit, že jo?

Nezařazení nemají roušky.

Děkuji.

Předložte důkaz jako členové volebního výboru, že jste ji upozornili, ve které místnosti probíhá to jednání. Nepředložili, neposlali jste jí vůbec nic. My jsme vás museli vyčenichat, protože vy jste se před námi schovali.

Proto musíme důvěřovat tomu, co se předloží, a to, co vláda nějakým způsobem schválí na základě doporučení těchto odborníků.

Vůbec to nebylo mířeno... Několikrát jsme jednali samozřejmě pod velkým tlakem veřejnosti. Všechno by proběhlo v pořádku, pokud byste uposlechli nařízení vlády a de facto nějakým způsobem dbali bezpečnostních zdravotních opatření.

Děkuji. Ano.

No, já jsem tam byl, takže vím, jak se to odehrálo. Musím se kolegy Juchelky, který předsedal tomu výboru, zastat. On vás, pane kolego, několikrát upozorňoval vás a všechny příznivce Volného bloku, abyste si nasadili roušky. Prostě se to buď respektuje, nebo ne. Žádný policejní zásah nebo něco takového se nepřipravoval. Prostě se změnila místnost, přesunulo se tam. Všichni jsme dostali informace, kde to jednání bude. Bohužel to tady musím říct, bohužel.

To znamená, tam se to ukázalo, jak říkám, bohužel v plné nahotě v přímém přenosu, a myslím si, že tu informaci dostali všichni. Všichni se tam toho účastnili.

Tak tolik k tomu, jak probíhal volební výbor. Prosím. Děkuji.

Nedali jste vědět.

Nebyl tam. Tam nebyl prostě. Nebyl tam.